Za klub sociální demokracie navrhujeme pokračovat do projednání. A zároveň kromě klubu sociální demokracie i klub hnutí ANO. Jestli to takto je, tak budeme pokračovat, jestli nikdo neprotestuje.

Návrh byl přijat. Myslím, že můžeme jet dál. Děkuji.